Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych poprosil jenom pana ministra Babiše.

To je první dotaz. Protože Švédsko bylo uvedeno jako příklad. Druhá věc, k čemu se chystá Rakousko z hlediska té techniky.

Čili třetí dotaz je na to, jak je technicky ošetřeno, aby bylo zabráněno možnosti zneužití těchto dat. Poprosím pana ministra o tři krátké odpovědi. Ano, pan ministr je přihlášen.

Když pozoruji daňový výběr za posledních několik let, tak ten primární problém u šedé ekonomiky a u výběru daní jsou zejména velké firmy. A je to zejména cena práce, o které tady už jeden z mých předřečníků mluvil. Tak já bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli se zaměříme i na ty velké. Na ty velké firmy.

Většina velkých firem si dnes všechno mnohokrát zabezpečuje. A pak se zpětně dostaneme k tomu, že si skutečně všichni nebudou rovni, ba naopak, bude v tom obrovský chaos.

To není prostě úplně exaktní veličina. Jsou to většinou odhady, ale dělají to renomovaní výzkumníci.

No, není to divné? Že ti, kteří tenhle skvělý, úžasný, výkonný systém používají, budou pod průměrem, a ti, kteří ho nepoužívají, budou nad průměrem? Z těch západních států je tam jenom Itálie. Ale je taky nad průměrem Evropské unie. Že ti, kteří tento skvělý systém mají, mají nižší podíl šedé ekonomiky než ti, kteří ho nemají? To bych prosil vysvětlit. A potom k panu zpravodaji a k celé jeho politické straně.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tady čas běží rychle v sérii faktických poznámek, takže se těžko reaguje na něco konkrétního. Proběhla tady sada výroků, o kterých se řeklo, že to jsou pomluvy a urážky. Pak k tomu proběhly nějaké omluvy, které byly vyřčeny, a některé byly přijaty.

Já se taky cítím uražen, protože já jsem za pravici a ta vaše rétorika, prostřednictvím pana předsedajícího směrem k členům hnutí ANO, byla, že zavedené politické strany jsou špatné a podporují tady korupci.

Tak to je jenom jedna replika. A ta druhá myšlenka, kterou jsem tady chtěl říct. Podobně jako jsme slyšeli v té diskusi okolo zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak kontrolní činnost a udržování zákona jsou složitými problémy téhle společnosti. A tato společnost se domnívá zčásti oprávněně na základě konkrétních zkušeností, že tady některé věci jsou pokroucené.

Jenom doplnění.

Když všichni, tak všichni. Podobná stanovisko zastává i Hospodářská komora.

Děkuji za slovo.

Tak proto u těch hospod.

Tak to je k panu Kučerovi.

Tam nemůže docházet k únikům. Toť vše.